Co je další důležitý princip prosazení plánovacích smluv. A nastavení jasných pravidel pro zmíněné územní studie.

Ale zkusím znovu zmínit a zdůraznit na závěr, čemu se snažíme v předkládaném návrhu bránit a co pokládáme za důležité. Chceme zabránit zbytečnému vyhazování peněz za vznik nového megastavebního úřadu. Dosahujeme změn v našem návrhu bez zbytečných vstupních nákladů, je to prostě efektivnější, a zaměřujeme se na řešení nejvážnějších důvodů problémů ve stavebním řízení, jak jsem je popsal u liniových staveb, u toho, že nejsou jednotliví úředníci schopni vidět na sebe navzájem, že se nesledují i v naplňování lhůt. Tohle řešíme a říkáme, že vytváření nové byrokratické struktury ve výsledku je kontraproduktivní a ohrožuje výkon stavební činnosti. Co vytýkáme tomu návrhu, je likvidační zásah do současného uspořádání veřejné správy. Varují před tím odborníci, kteří dlouhodobě v České republice sledují výkony veřejné správy z úrovně měst, obcí a krajů. Odborná skupina na úrovni Rady Asociace krajů měl jsem možnost se účastnit jejího jednání upozornila na velmi vážné dopady takového zásahu do současného smíšeného modelu veřejné správy.

Zmíním jednu důležitou věc v té souvislosti a prosím, podíváteli se zpět v historii veřejné správy České republiky, co vyvolá obvykle neorganický zásah do vypořádání veřejných zájmů? V tu chvíli totiž právě ministerstva pochopí, že musejí své zájmy zastávat mnohem srdnatěji, že musejí bránit dobyté mety, a nastává pravá válka v oblasti přijímání nových zákonných norem.

Další významný bod, čemu bráníme, je ochromení stavební činnosti na několik let kvůli zbytečnému úřadu. Nebudu to více rozvádět, opakovaně jsem to komentoval a zmiňoval jsem se o tom. A konečně poslední bod je personální nestabilita. Prosím, toto jsou věcné jasné argumenty, a navíc neříkají jenom, co nedělat, říkají také, co je dobré udělat, a přináší reálnou variantu pro lepší stavební řízení v České republice. Prosím, zkuste zhodnotit to, co tu zaznívalo.

Ti nám říkají, že se obávají vzniku megastavebního úřadu, a přinášejí argumenty, které jsem se tady snažil za ně vyslovit, doplnit a pojmenovat ta nejzávažnější rizika. Děkuji mnohokrát za pozornost.

Ještě jednou děkuji za pozornost a těším se na další věcnou debatu, a především na rozumné hlasování na závěr. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji za slovo, pane předsedající.